To znamená o tom, že se zvyšuje poplatek na činnosti ERÚ, že se zjednodušují podmínky pro výrobu elektřiny, že se upravují ochranná pásma energetických zařízení, a znova zase připomenu tu velmi nedůsledně zpracovanou důvodovou zprávu.

Nově se tedy platba nebude vybírat v ceně dodané elektřiny, ale v ceně za přípojné místo podle výše rezervovaného příkonu či jmenovité hodnoty hlavního jističe. Po přechodnou dobu do plného zavedení nového systému bude operátor trhu vracet částku odpovídající platbě na podporu obnovitelné energie těm, kteří prokážou, že odebírají energii z obnovitelných zdrojů ze zahraničí.

Ruší se podpora decentrální výroby elektřiny z důvodu údajné neprokazatelnosti veřejného zájmu.

Na druhou stranu proti tomu jde trend, který se jmenuje decentralizace. Tento krok taky považuji za poměrně nešťastný.

Myslím, že to je férové rozhodnutí. Když nám vláda tady předloží novelu, která je projednaná, která odstraňuje ty nejzávažnější chyby, tak bude menší tíha na výborech a menší tíha na tom, aby poslanci byli nuceni tuto novelu svými poslaneckými návrhy přetvářet. Tedy opakuji ještě jednou navrhuji vrátit tuto novelu zákona vládě k přepracování. Děkuji za pozornost.

To byly omluvy. Budeme pokračovat vystoupením paní poslankyně Olgy Havlové.

Pane poslanče, máte slovo.

V podstatě na tom, že je tento zákon špatný, se shoduje jak celá odborná veřejnost. Tím myslím energetiky, podnikatele a myslím tím i Energetický regulační úřad. My jsme organizovali, protože tomuto tématu se věnujeme v Úsvitu, ve Sněmovně seminář, který byl, řekl bych, plný až k prasknutí. Zaznělo tam obrovské množství připomínek. Nechci zdržovat zas nějakým zásadně dlouhým projevem.

Z našeho pohledu je to další snaha vládní koalice po služebním zákonu nadále zpolitizovat další část státní správy nebo státních organizací. Konkrétně podle našeho názoru se zákon snaží zpolitizovat řízení Energetického regulačního úřadu. Zřizuje radu, která ho má kontrolovat.

A to, co je na tom pozoruhodné, což by ani tak pozoruhodné nebylo možná v některých situacích, ale hlavně tu chybí jasné a konkrétní důvody pro odvolání radních. To znamená, opět to zavání bohužel tím, že když se řízení vymkne z ruky, tak v podstatě bude moct být odvolán radní na základě jakýchsi ne zcela pochopitelných důvodů a bude moct pokračovat jakási politizace či nějaké politické tlaky na Energetický regulační úřad, což je tedy původní naše výtka, která se nám velice nelíbí.

Ale rozhodně odmítáme pokračovat nebo tiše tady mlčet k dalším podobným trendům.

V podstatě tu analogii se služebním zákonem jsem tady už zmiňoval, ale nezbývá mi než říci, že se tady vláda snaží zlikvidovat nezávislost dalšího úřadu a převést další úřad do své kompetence.